Děkuji za slovo.

Pamatuji si na vystoupení tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, když se zaváděla druhá snížená sazba DPH a byly tam tři položky.

Ten souboj samozřejmě celou dobu probíhá, mnozí byli úspěšní, mnohdy za podpory hlasů občanských demokratů, to musím přiznat, a dnes se ta situace opakuje.

A kdybychom pouze započetli inflaci bez ničeho jiného, tak dnes by ta hranice činila 70 tisíc korun jenom při zohlednění součtu inflace za 22 let.

Navrhujeme, aby ve stejné dikci bylo příslušenství daně, které tvoří úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklé v době od účinnosti tohoto zákona do konce letošního roku, bylo sníženo o 80 %, aby pokuta za nedodání kontrolního hlášení do konce letošního roku byla rovněž snížena o 80 % a abychom do konce letošního roku prodloužili dobu pro podání kontrolního hlášení z pěti na deset pracovních dnů.

Bezesporu je to u daně z nemovitostí, protože pokud obce chtějí zareagovat, tak musí přijmout obecně závaznou vyhlášku do konce srpna, pokud mě paměť neklame z dob, kdy jsem působil v komunální politice.

Tady v té diskusi platíme daň za to, že to projednáváme ve stavu legislativní nouze. Stanoviska jsou rychlá, mnohdy příkrá, možná protichůdná a chybí nám delší a podrobnější debata, ale to už nezměníme. Dneska budeme muset nějak rozhodnout. Debata není černobílá v tomto problému, ale úplně nerozumím těm argumentům, které navrhují různé limity.

Ale těm, kteří říkají a mají obavu: agresivní daňové plánování, velké korporace.

Ale opravdu si myslíme, že prvním a klíčovým parametrem a zadáním vlastníků těch korporací a těch firem malých, velkých, středních je, hlavně abychom nebyli v zisku?

No já si myslím, že ne.

Já si to prostě nemyslím. Nemůžeme vyloučit jednotlivé případy, to samozřejmě nemůžeme.